Já chci ocenit sociální demokracii. Opravdu. Někdo považuje za klíčové, že může své lidi posílat do státních podniků, někdo považuje za klíčové, že prosazuje svůj levicový program. A vám se to fakt daří. Žádné překvapení, že levicová vláda s tímto návrhem přichází. To bych chtěl podotknout. My se odmítáme nechat zavést do debaty, která odvádí pozornost od problémů důchodového systému. Já vím, že je populární debatovat o tom, jaký věk pro odchod do důchodu bude za 20, 25, 30 let. Mně připadá absurdní o tom vážně jednat v roce 2015. Mezitím přijde asi tak šestkrát období Poslanecké sněmovny, nevím, kolik vlád, v ideálním případě šest vlád, než ta otázka bude aktuální.